Je tam potom několik dalších vylepšení, která se týkají nejenom těch speciálních staveb, ale všech. Ilustračně zavedení povinnosti strpět průzkumné a přípravné práce, povinnost pro správce dotčených sítí provádět přeložky do 12 měsíců, zvyšujeme platby za věcná břemena, zjednodušujeme doručování písemností, zavádíme tzv. pozitivní fikci u dotčených orgánů státní správy, to znamená, když úřad, úředníci holt nekonají a trvá jim to, tak nebudeme čekat a do nějaké lhůty, pokud se nevyjádří, budeme vycházet z toho, že jejich stanovisko je souhlasné. To je ta základní konstrukce. Co chci říci a co je důležité, nemáme v tuto chvíli ještě finální dohodu na tom, jak přesně budou ty jednotlivé body a především ty nejcitlivější formulovány. Takže proběhne ještě poměrně komplikovaná, ale věřím, že bez emocí, věcná debata o tom, jak vlastně má vypadat seznam těch speciálních staveb, jestli bude širší, nebo menší, užší, jestli si to třeba jenom vyzkoušíme na těch nejnutnějších, a teprve v případě úspěchu potom budeme pokračovat nějakými dalšími kroky. Určitě budeme diskutovat i o té přesné formulaci předběžné držby, tak abychom i minimalizovali riziko ústavních stížností, případného napadání u Ústavního soudu, ale abychom měli jistotu, že tady ze Sněmovny vybavujeme Senát návrhem, který je ústavně konformní, a víme, že Senát nebude to další projednávání vracet sem do Sněmovny. A stejně tak že i případně Ústavní soud nám nebude tu konstrukci bořit. Takže tohle budeme velmi pečlivě ještě zvažovat a upravovat. My už jsme se dohodli na té pracovní skupině, která se odvíjí přibližně od hospodářského výboru a podvýboru pro dopravu. Teď po prvním čtení budeme mít ještě další pracovní schůzky, kde právě budeme hledat tu maximální možnou shodu. Termíny jsou takové, že se chceme sejít příští týden ve čtvrtek 8. března, neformálně, pouze pracovně, tedy bez nějakého zasedání výboru nebo podvýboru.

Pokud se nám, kolegyně a kolegové, podaří udržet tuto dohodu, tak pak by bylo možné v dubnu, na té dubnové schůzi, zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením pouze na sedm dnů a vlastně během dvou týdnů tedy novelu dokončit.

Takže tolik úvodní slovo a děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se pokusím tady navázat na zástupce předkladatelů pana poslance Kolovratníka v tom, co tady říkal. Jinak já jsem také ten, který toto vnímá jako pozitivní krok.

Je potřeba si uvědomit, že tento návrh zákona zasahuje do vlastnických práv a to je podle mě problém, se kterým se musíme porovnat.

Dneska jsme ve stavu, kdy máme peníze na výkupy, stavbu, a nemáme vlastně hotová přípravná řízení. To znamená, nemáme stavební povolení.

Emoce přijdou v okamžiku, když se podíváme do tabulky, která je přílohou návrhu tohoto zákona. A bude to legitimní, budeme se muset o tom dohadovat.

Nikdo nepochybuje o tom, že Spolková republika Německo je státem vlastníků a že to je demokratický stát. Oni už to mají hodně dávno.

Tak oni mají dobré právníky, mají dobrý právní servis a každou chybu víceméně využijí k tomu, aby přípravu stavby zastavili. Takže tady nás čeká ještě velká práce. Nicméně musím říct, že toto je první krok a je to test toho, jak jsme schopni si s tímto problémem v této fázi poradit.